Přednesu omluvu.

Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve druhém čtení nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a garanční výbor se tímto zákonem tedy ani nezabýval a nebyly podány ani žádné procedurální návrhy. Pan poslanec Benda.

Já vystupuji jenom jako předseda neformální skupiny přátel Česká republika Tchajwan a chtěl bych v tomto případě vyslovit poděkování paní ministryni i vládě jako celku.

Takže v tomto případě bych chtěl paní ministryni poděkovat. Děkuji. Vaše poděkování bylo zaznamenáno, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo? Jestli ne, rozpravu končím. Pan zpravodaj? Není. Pan zpravodaj už nám to jednou řekl.

Děkuji za slovo. Takže procedura hlasování bude taková, že budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji.